Co myslíte, v jaké situaci jsme dnes? Přestože toto se odehrálo v minulém volebním období, měl jsem pocit, že minimálně orgány, které v té věci by měly působit, si budou dávat mnohem větší pozor. Ukázalo se, že kauza pokračuje, že dojde k prolomení telefonů obviněného a že všechno, co z těch telefonů bylo vyndáno, co v těch telefonech bylo nalezeno, samozřejmě včetně komunikace s obhajobou, je poskytnuto všem účastníkům trestního řízení. Tak v takové jsme reálné situaci dnes.

Mohl bych vám tady, pokud tak neučiní někdo z mých kolegů, tak vám pak asi budu nucen přečíst já vím, že mě pan ministr nemá úplně rád, protože už toto se mnou zažil jednou, když nám předkládal znalce, že holt jsou chvíle, kdy je třeba mluvit dlouho, abychom zastavili něco špatného, co se valí na tuto zemi. Asi vám pak budu nucen přečíst stanovisko České advokátní komory, poměrně důkladný rozbor, který poukazuje na problémy, ale snažil jsem se je v tuto chvíli zformulovat vlastními slovy, aby nám všem bylo jasné, v jak nebezpečné situaci se ocitáme. To, že samozřejmě návrh novely obsahuje řadu věcí, které jsou naprosto bezproblémové, také jsme nikdy nenavrhovali jeho zamítnutí, jenom jsme se úpěnlivě snažili prosadit na ústavněprávním výboru a budeme se snažit prosadit i tady v této Sněmovně, aby tato ustanovení, která se týkají právě maření spravedlnosti, která se týkají svádění a tam upozorňuji, že se jedná o svádění ke skutku, který sám o sobě trestným činem nebyl nebo se jím nestal, a to zdůvodnění, které padá ze strany Ministerstva spravedlnosti, resp. dokonce téměř výlučně státních zástupců Ministerstvo spravedlnosti říká: No my jsme to tak napsali, protože nás k tomu zavazují mezinárodní úmluvy, máme i jiné státy, kde to v nějaké jiné podobě mají, a nám by se to hodilo. A pak chodí státní zástupci a říkají: No, nám se prosím stalo, že nám přišel svědek vypovídat, že ho chtěl obhájce ovlivnit, aby křivě svědčil.

A musíme si vymyslet paragraf, abychom takového obhájce odstíhat mohli, i když se ten hlavní trestný čin nestal. Je to jenom ve třech případech, a to těch, které samy o sobě jsou beztrestné.

Navrhnu vzápětí, abychom ho přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Myslím, že tam máme dluhopisy a volební zákony. Pokud mě přinutíte, abych četl další tři čtvrtě hodiny, tak jsem na to samozřejmě připraven, ale myslím si, že dluhopisy a volební zákony bychom ještě schválit mohli a že by bylo správné, abychom se dostali do stavu, kdy tady bude nový ministr premiéra, který, předpokládám, přinese již nějakou novou vládu do příští schůze Poslanecké sněmovny, a tento ministr nám řekne: Ano, chci se vydat touto cestou zásadní války s advokacií, zásadního posílení pravomocí státního zastupitelství zpochybňovat obhajobu a útočit na obhajobu a pokládám tuto cestu za správnou. Pak prosím, nechť většina této Sněmovny rozhodne. Ale zdá se mi naprosto nesprávné, aby to byl ministr spravedlnosti, který je v tuto chvíli v demisi, který dává zcela jasně najevo, že politické i jiné důvody ho vedou k tomu, že nechce nadále být ministrem, a zdá se mu zbytečné na té pozici trvat, tak jenom proto, aby měl sám pro sebe odškrtnuto, že ještě něco zvládl, že ještě prosadil jednu novelu trestního zákona a trestního řádu, tak mi připadá zbytečné udělat takto zásadní a nebezpečný krok, který navíc pokládám za téměř jisté, že nám vrátí Senát, protože je to opravdu věc, která zásadním způsobem zasahuje do celé koncepce trestního řízení a do celé koncepce obhajoby.